To znamená, ode dneška začíná nárůst v nemocnicích a ten bude pokračovat další týden až 14 dnů.

Žádný třetí nástroj neexistuje. Když by nebyl pandemický zákon, netýká se to jenom vypnutí opatření, a to já podrobně vysvětlím, jenom opatření, která jsou řekněme omezující, protože si myslím, že tady je obecně shoda, že se chceme postupně vracet k normálu, a ten plán takový je a tak dále, ale týká se to i toho, že v té chvíli by přestalo fungovat všechno, včetně chytré karantény. Prostě všechny tyto věci, které dneska fungují, fungují jako mimořádná opatření na podkladě pandemického zákona. Ano, je to tak.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Máme tady další dvě faktické poznámky. Poprosím pana poslance Bohuslava Svobodu s faktickou poznámkou, a připraví se Radek Vondráček. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

My to nevíme. My se můžeme jenom obávat podle signálů, co máme, že to poběží, a bude to jiná vlna, která zaplní ty nemocnice. A poslední věc. Staneme se zemí, která bude pro turisty návštěvně bezproblémová, nebudou muset vykazovat nic.

A to je strašně složitá věc.

Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Pane poslanče, děkuji za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky. Poprosím, aby k řečnickému pultu přišel pan poslanec Radek Vondráček a připravil se pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Děkuji za slovo. Já nechci zabředávat do malicherných sporů, ale já jsem v tom projevu říkal, že už to tady, já jsem si pamatoval, řešila to komise pro ústavu.

Ta norma existuje, nová vláda se k tomu mohla vrátit, zřejmě pan ministr Rakušan to tam má někde v šuplíku schované, a mohli jsme to projednávat. Protože máme v tuto chvíli proočkovanou třetí dávkou třetinu populace. Jestliže v Dánsku rozvolňují, tak oni úplně za jiné vakcinační situace, než je v České republice očkování stagnuje, zavírají se očkovací místa.

Já děkuji za dodržení času a poprosila bych všechny poslance o klid v jednacím sále a znovu bych vás požádala, pokud si něco potřebujete vyřídit, abyste šli do předsálí. Mám tady v tuto chvíli avizované dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Já děkuji za tu odpověď.

Ale já ten dotaz upřesním, protože mám pocit, jakkoli si vážím, že jste mi hned reagovali, že jste neodpověděli úplně přesně.

Ale v momentě, kdy ta proočkovanost je meziročně 30krát větší, tak používat ten samý mechanismus legislativní nouze s tím, že jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, tak jak jsem řekl, ať to nezdržuji, podle mě není správně. Druhá poznámka k tomu. Já jsem si přečetl, že včera Dánsko úplně zrušilo, Norsko dneska nad ránem úplně zrušilo různá opatření.

Všichni jsou zcela proti duchu těch našich faktických opatření, která my tady plánujeme.